Kdo je proti? Děkuji vám. Ani teď nebylo usnesení přijato. Zůstávají ty čtyři body usnesení, které byly prohlasovány. Tato část usnesení schválena nebyla.

Pan kolega Gazdík se hlásí ještě jednou.

Je to v přímém rozporu s tím, co jste tady říkali, milí kolegové a milé kolegyně ze sociální demokracie. Pane předsedo, máte slovo. Požádám sněmovnu o klid! Děkuji za slovo.

My jsme pro to hlasovali, tudíž jsme jako komunistický klub potvrdili náš program a potvrdili i to, co jsme přijali ve vládním prohlášení. To všechno ostatní považujeme za vlamování se do otevřených dveří. Děkuji. Pan předseda Stanjura, poté pan ministr Plaga.

Máte slovo. Tak mě přítomnost pana ministra neuklidnila.

My jsme samozřejmě byli pro a budeme pro.

Děkuji za slovo. Já bych možná odlehčil tuto vyhrocenou debatu a položil bych řečnickou otázku třeba vaším prostřednictvím panu předsedovi Stanjurovi: Jaký byl průměrný plat učitele, když ODS byla ve vládě a měla ministra školství, a jaký je dnes?

V rámci rozpočtu jsme schválili a v rámci příštího rozpočtu budeme schvalovat. A v rámci druhého bodu včerejšího usnesení jsme také byli pro.

Jaké byly dotace firmy Agrofert za vlády ODS a jaké byly loni, pane místopředsedo? Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, my jsme se neúčastnili těch hádek o proceduře. V podstatě jsme čekali, jak ta procedura dopadne. Pro nás bylo nejdůležitější to, že hnutí SPD včera hlasovalo pro zvýšení platů učitelů. Dnes jsme znovu hlasovali všemi přítomnými hlasy pro zvýšení platů učitelů. A ta procedura je až podružná. Nicméně z toho dnešního hlasování je evidentní, že prostě ten, kdo nechtěl zvýšit platy učitelům, je vláda.

Děkuji.

Už vystoupení předsedů klubů bylo mimo. Ještě pan ministr Plaga. Bod jsem ukončil.

Budete mít slovo po panu ministrovi, pane předsedo klubu. Máte slovo, pane ministře. Včera jsem vám děkoval za to, že téma vzdělávání, platů učitelů a budoucnosti této země je průřezovým tématem a že vnímám, že bez ohledu na politickou příslušnost se tím tématem zabýváme, a že společným zájmem je ten tristní stav, který vznikl historicky na našich učitelích a nepedagogických pracovnících, se snažíme společně napravit.